A že je zde v krajích nedostatek policistů? A musí to řešit vláda. Mnohá místa včetně Prahy si tak vyřešila problém, ale tak ať se stát, prosím pěkně, k tomu postaví čelem a u těch nejkrizovějších lokalit zřídí stálé služebny policie, třeba s deseti policisty.

Co je třeba udělat k tomu, aby tyto postižené kraje úspěšně prošly obměnou?

Tak jak to udělaly Uplynula 13. hodina. Zhruba tři, čtyři minuty, ano?

Je to odvaha si přiznat, že budoucnost těchto krajů nejsou parní stroje a není to těžba hnědého uhlí. Tak jak to udělaly regiony v Německu, regiony Porúří a Porýní.

Nicméně si myslím, že za ty desítky let má kraj Ústecký, Moravskoslezský a další, máme těmto krajům co vracet. A pokud se objeví podobný záměr, tak věřím, že bude podpořen na vládní úrovni. Pokud Ústecký nebo Moravskoslezský kraj něco potřebuje, tak je to plán obnovy. Bohužel vláda promeškala období hojnosti a se žádným komplexním plánem obnovy nepřišla.

Vláda předložila rozpočet, kde vytváří schodek zhruba 60 mld. korun. Tento schodek je většinou vynakládán na navýšení platů státních úředníků, bohužel ne na obnovu krajů postižených těžbou. Pro státní rozpočet je to zanedbatelná položka, pro těžbou sužované kraje částka významná a vítaná. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak rozpravu končím.